Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, jenom velice krátce. Jestliže ve druhém čtení v podrobné rozpravě někdo načte pozměňovací návrhy, v případě vládních zákonů často velmi zásadní, tak nevím, kdy jindy by se o nich mělo diskutovat ve vazbě na původní předklad než ve třetím čtení. Jindy možnost není. Nevím proč, už jsme to tady diskutovali několikrát, se k této problematice někteří kolegové z hnutí ANO vracejí. Prostě jindy to nejde. Já bych řekl, že to, co uděláte dneska, není demokratické umlčení. Varuji před tímto krokem, protože většina z vás nebudovala socialismus, říkám většina, nepamatujete si, co to bylo, jak drtivá většina chodila k volbám, část ze strachu, část dobrovolně, protože z toho něco měla, a jenom jedinci bojovali proti totalitě. Byli opovrhováni, zavíráni, udáváni, sepisovaly se na ně často jedovaté, často až tragikomické svazky. To, že máte dneska hodně velkou sílu, kterou vám dali voliči ve volbách, protože podlehli klamu, že vy něco srovnáte, vy něco napravíte, je zcela standardní problém demokracie. V případě podnikatelského projektu pana Babiše mě to nepřekvapuje.

Tady přede mnou a nalevo vzniká národní fronta a celkem chápu, že pan Babiš útočí zejména na TOP 09, protože my se této národní fronty účastnit nikdy nebudeme. Neúčastnili jsme se, my skutečně trváme na svých hodnotách. Máme je zakotveny ve svých stanovách a snažíme se podle nich fungovat. Proč jsme si vybrali zrovna tento zákon? Způsobí zbytečné výdaje podnikatelům. Je to skutečně absurdita, možná náhoda, možná to není náhoda, ale 25. února toto hlášení způsobí velké výdaje podnikatelům, celkem slušný byznys daňovým poradcům.

Ale vzhledem k tomu, že se to týká lidí, kteří mají přece jenom poměrně velký obrat, tak věřím, že do příštích voleb to přežijí, byť s velkými zbytečnými náklady. Celkem poměrně rychle se dá toto opatření zrušit.

Na venkově, jestliže nějaký drobný živnostník, hospodský, vinař a další budou vystaveni působení vašeho zákona a už prostě peníze mít nebudou, nebo jim odejdou z důvodu zhoršení služeb zákazníci a svoji živnost zruší, zavřou, odejdou pracovat jinam, tak je velmi malá pravděpodobnost, že i když tento balkánský nesmysl zrušíme, tak se již ke své živnosti nevrátí. Nebudou mít statisíce či miliony na rekolaudaci svých objektů, aby splnili aktuálně nebo dopředu požadované technické parametry, a tak dále a tak dále. Když pan ministr Mládek říkal ještě před volbami, že živnostníci jsou paraziti, já jsem to přece jenom bral jako jisté uřeknutí směrované k určité kategorii lidí, kteří by podle sociálních demokratů měli platit více na daních, než platí.

Kdo útočil na živnostníky, to znamená lidi, kteří se o sebe chtějí postarat, kteří chtějí vychovávat své děti v nějaké podnikatelské svobodě, chtějí mít své nástupce?

Dámy a pánové, se svými 26 mandáty, které dostala TOP 09 při posledních volbách do Poslanecké sněmovny, jsme tady bránili živnostníky, vás, kteří se chcete živit sami, nečekáte na sociální dávky, co jsme mohli.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo.